Ono to opravdu není. My jsme přišli deset minut po dvanácté a nebylo to proto, že by pan ministr něco zanedbal. Ten proces běží už dávno a Evropská unie, nedělejte si iluze, že výměnou evropských komisařů nebo evropských poslanců se tam něco stane. Tam jsou zabetonované úřední procesy, kde postupují úředníci krok za krokem a vedou to prostě dál samospádem. Já jsem se tímto problémem opravdu zabýval velmi intenzivně, stejně jako řada mých kolegů z ANO, takže vím přesně, co mluvím. My to nakonec uvidíme velmi brzy tady, protože tady jsme si taky zabetonovali státní správu a zabili jsme otevřená řízení, takže budeme mít úřednický aparát, který se bude chovat podobně jako v Bruselu, a uvidíme, jak tohle poběží bez ohledu na to, že se někde vymění poslanci nebo ministři. A my se bohužel musíme, protože ty dopady jsou závažné, jak negativní v té podobě evropských dotací, tak v negativní podobě, jak to dopadne na výstavbu v České republice, ale my se tím musíme zabývat. Já nepředvídám, jak to dopadne, a samozřejmě předvídám, že to bude přikázáno hospodářskému výboru, který také považuji za klíčový. Děkuji panu poslanci Pilnému. S další faktickou poznámkou pan poslanec Gabal, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Dobrý večer. Pane předsedající, vládo, dámy a pánové, já myslím, že je potřeba tu situaci pojmenovat. My se ani tak nebojíme Evropské komise, jako se bojíme občanských sdružení.

Já myslím, že je potřeba, aby si vaším prostřednictvím i poslanci Moravskoslezského kraje řekli, proč vzdělanější populace odchází z tohoto kraje. Proč včera projednávané dotace na bydlení do ubytoven a koncentrace vyloučených lokalit je právě v tomto kraji. Proč tento kraj je mezi třemi nejhoršími v kriminalitě.

Ano, občanská společnost komplikuje stavby. Já si myslím, že kdyby byla v Rusku občanská společnost silnější, tak by tam nemohly být olympijské hry, a kdyby nebyly ty olympijské hry, tak bychom asi dneska neměli ty důsledky.

Tady má smysl debatovat o tom evropském prostředí.

S faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Novotný. Pan poslanec Gabal předvedl klasický politický neférový útok. Protestuje proti něčemu, co jsem neřekl. Nic z toho jsem neřekl. A já opravdu miluji, když problémy Moravskoslezského kraje řeší někdo z Prahy a je chytrý promiňte jak rádio.

Nepostavili jsme nic, protože občanská sdružení, především z Prahy, řeší Jeseníky, a neřeší Krkonoše. Ne proto, že tam žijí a ta případná stavba ohrožuje je nebo jejich rodiny nebo jejich bydlení. Naopak, já jsem na straně těchto lidí, ale jsem proti těm, kteří to dělají napříč republikou, protože mají nějakou ideologii a hlava nehlava a často proti názoru lidí, kteří v tom místě prosazují svůj názor.

Já se chci podělit s jednou svou relativně nedávnou čerstvou zkušeností s jednou z podob občanské společnosti u nás.

Zároveň součástí této stavby byla revitalizace dlouholetého, desítky let problematického brownfieldu poblíž centra města. Nakonec se nám podařilo ze švýcarských fondů tuto tramvajovou trať postavit. Je to jedna z mála tramvajových tratí, které se vůbec v posledních letech podařilo postavit v celé České republice.

Já vím, že když si přečtu tento návrh zákona, kdybychom v té chvíli museli čekat a odkládat celou věc na rozhodnutí soudu, tak by tato trať nikdy nestála a v České republice by žádná nová tramvajová trať nebyla postavena. S další faktickou poznámkou pan poslanec Jan Zahradník.

To jsem měl na mysli, když jsem varoval před ekologickými aktivisty. Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Nyní po faktických poznámkách s přednostním právem za poslanecký klub TOP 09 a Starostové pan místopředseda František Laudát. Děkuji. Je to velké politikum, tak několik poznámek. My jsme ukázali naprostou ochotu. Hospodářský výbor už pod jeho vedením zorganizoval setkání s těmi, kteří se potýkají se zákonem o veřejných zakázkách.